A tohle je také tedy důležitý moment, protože vlastně nemožnost přezkumu, když někoho omezíte na ústavních právech a svobodách, nějaké občany, to je tedy přeci šílená situace.

ani to nebude možné v praxi potom přezkoumat, což je tedy úplně šílené.

Takže dál.

Přesto vláda do dnešního dne existující nástroj nevyužila.

Další konkrétní výtka.

Takže další výtka. Návrh zákona dle našeho názoru nepřináší z pozitivního hlediska nic zásadně nového.

To tady má projednávat Sněmovna, všechno řádně tady máme projednat, a nikoliv legislativní nouze.

Další výtka.

To je šílený. To je šílený.